Takže my tady dneska vnímáme dvě věci.

Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku.

A myslím si, že můžeme formulovat to, jakým způsobem by měla kultura fungovat v těch, řekněme, postcovidových časech, v tom dlouhodobějším horizontu.

Poprosím pana ministra.

Děkuji za slovo.

I když v tuto chvíli se svatby moc venku kvůli zimě nekonají, za několik měsíců se začnou konat ve velkém množství. Proto je dobré vyjasnit, kolik hostů se může svatby účastnit. Hromadné akce ve venkovních prostorách mají vlastní řádek, který má vyšší limity, například ve stupni tři může být na svatbě maximálně třicet osob, zatímco na hromadné venkovní akci až padesát osob, vnitřní naopak deset osob. Kolik osob tedy může být na venkovní svatbě?

Proto předpokládám, že limit svateb, pohřbů a bohoslužeb s nižšími limity, platí pouze pokud se konají ve vnitřních prostorách. Nedovedl bych si tuto diskriminaci vybraných venkovních akcí, které navíc mají často mnohem striktnější pravidla, odůvodnit. Chtěl bych proto od vás oficiální ujištění, že venkovní svatby obdobně jako venkovní pohřby či venkovní bohoslužby mají stejný limit osob, který platí pro venkovní akce.

Pane poslanče, dámy a pánové, podmínky pro konání svateb byly opravdu upraveny trochu jinak a je to v návaznosti na charakter té akce, kde konkrétně u svateb, na které se odvoláváte, nelze očekávat na rozdíl od venkovních akcí dodržování dostatečných rozestupů.

Takže tento rozdíl je tam v současné době vložen záměrně. Je tam vložen záměrně do té stávající tabulky. My jsme si vědomi, že i ta situace i situace epidemie se bude nějakým způsobem vyvíjet. Od začátku jsme avizovali, že po minimálně šestitýdenním trvání toho stávajícího modelu, to znamená koncem tohoto roku, jej budeme přehodnocovat, ať už se týká těch tabulek, nebo případně i toho výpočetního skóre. Dříve to dělat určitě, určitě nechci.

Děkuji.

To chcete nutit lidi, aby obcházeli to nařízení tím, že tomu nebudou říkat svatba, ale budou tomu říkat koncert? To přece není vůbec žádoucí pro ministerstvo.

To bych chtěl doopravdy vidět.